Rozhodně se zachovává i naše právo regulovat ve veřejném zájmu, ochrana veřejných služeb a ostatní základní principy, na nichž je postavena Evropská unie.

Závěrem mi dovolte říci, že po sedmi letech intenzivního a ne vždy jednoduchého vyjednávání je výsledkem moderní a vyvážená dohoda, která podpoří evropskou a českou ekonomiku a může sloužit jako vzor pro budoucnost.

Tady bych chtěl jasně říci, že CETA v tuto chvíli není žádným předskokanem, smlouva se Spojenými státy je v zárodku a v tuto chvíli Evropa nemá v zásadě s kým vyjednávat na americké straně, protože nový americký prezident se k těmto smlouvám postavil negativně.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Tak poprosím kolegy poslance, kdo je schopen se toho ujmout?

Tak pan poslanec Milan Urban. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já poprosím zpravodaje pana poslance Milana Urbana. Máte slovo.

Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku paní poslankyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.